Těch devět dnů je obrovský problém, protože my ho nemůžeme podle mého soudu nechat tak, pokud můžeme mít výpadky delší než devět dnů z povinné školní docházky.

A řeknu vám, o kterou cílovou skupinu rodičů a dětí mám největší starost.

Mám návrh zákona, který má souhlas Ministerstva práce a sociálních věcí, mám pro to podporu svého sociálně demokratického klubu, za kterou samozřejmě děkuji, a budu se snažit v následujících týdnech přesvědčit kolegy napříč politickým spektrem, abychom se na tomto shodli a v následujících týdnech abychom to odhlasovali. Děkuji vám za pozornost. Nyní přečtu omluvu.

Reagoval bych na paní kolegyni Valachovou.

Zároveň bych ještě zmínil, co jsem neřekl ve své řeči. Je škoda, že tento návrh si ještě neklade za cíl zavést i kombinovanou formu, stejnou kupříkladu, jako na jaře mělo Rakousko. Jinak velice vítám ten návrh, který tady zazněl, na ošetřování člena rodiny.

Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, pane ministře, vážená vládo, chci v prvé řadě potvrdit a přidat se k tomu, co zde říkala moje vážená kolegyně Kateřina Valachová. Piráti neobjevili Ameriku. Skutečně, skutečně ne.

A my jsme už na počátku celé té situace, kdy došlo k uzavření škol, hovořili o tom, že jestliže zde máme najet systém distančního vzdělávání, tak je potřeba vytvořit podmínky. Ten návrh zákona ukládá povinnosti školám, ukládá povinnosti žákům a studentům. A jestliže stát ukládá povinnosti, tak také musí pro to vytvořit podmínky.

Zdůrazňuji k tomu, připomínám ale, že je potřeba také zajistit, aby ti, kteří s tím pracují, měli přístup k datům.

Já si myslím, že v té době už dávno nejsme a nebudeme, a ochranné pomůcky jsou podle zákoníku práce právem zaměstnance a povinností zaměstnavatele poskytnout, takže věřím tomu, že i toto bude zajištěno z těch důvodů, o kterých už mluvila Kateřina Valachová.

Jestliže karanténa má být deset dnů, tak pořád minimálně jeden den tam koliduje. Druhá věc je, jestli opravdu ty školy, případně třídy by byly uzavřené jenom na dobu povinné karantény a zda by se to neprodlužovalo.

Další problém tam vidím, a bude to určitě k debatě, já si myslím, že by to mělo být rozvolnění ošetřovného v té věkové hranici dítěte.

Těch třináct let odpovídá zhruba tomu, dokdy je dítě schopné a může být samo doma nějakou delší dobu bez nějakého dozoru, bez přítomnosti dospělého.

Náš návrh na ošetřovné bude směřovat k těmto dvěma věcem.